Já vás požádám, abyste se držel tématu, a tím je projednávání pořadu schůze, a aby se diskuse obešla bez osobních útoků. Prosím, pokračujte. Děkuji za poodstoupení. Teď už ukázal záda pouze části. Podrobný popis problematiky. Já se tady snažím úporně prosím přesvědčit koalici, aby si byli vědomi, protože oni potom, až se nebude vybírat, až rozvrátí podnikatelský sektor, živnostníky apod., tak pak řeknou: my jsme nevěděli. A já tady chci tímto předkladem dokázat a říci, že potom nebudete moct říkat, že jste nevěděli. Vy jste také leccos nevěděli. Pan vicepremiér také říkal: já jsem měl jiné představy, ono je docela dost věcí jinak, než jsem hlásal ve volební kampani, když najednou naráží na stropy staví dálnice, nestaví dálnice.

Finanční správa nedisponuje dostatečnými nástroji pro efektivní boj s daňovými úniky. Efektivita výběru daní a cel je závislá na možnostech orgánů finanční správy zjistit, zda subjektu vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit. V současné době nezakládá právní řád systém práv a povinností zajišťujících kontinuální tok informací potřebných pro správu jednotlivých druhů daní mezi daňovými subjekty a správcem daně. Důsledkem je nedostatečný přehled správce daně o jejich relevantních pro vznik příslušné daňové povinnosti, a to i s přihlédnutím k nástrojům, které jsou správci daně ke zjištění existence daňové povinnosti svěřeny zákonem, zejména daňovým řádem. Uvedený stav podporuje jednání daňových subjektů usilujících o zamlčení skutečností relevantních pro správu a výběr daně a zkreslení skutečného obrazu o celkové daňové povinnosti.

Tato nezanedbatelná míra možnosti nezákonného obcházení daňové povinnosti se následně citelně promítá jak v přehledu o výši celkové daňové povinnosti, tak v konečné fázi výši vybraného daňového inkasa u daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, spotřebních daní a dalších daní, které nejsou vázány na předmět daně, který již za současného stavu podléhá některé zákonné evidenci, například katastru nemovitostí. Děkuji. Ano, nabízíte občanům bakelit. Podnikatelům nabízíte bakelit, úředníky...

Prosím, pokračujte. Děkuji. Předpokládám, že váš náměstek Závodský zase bude někde povídat, že nevím, jestli je pod státní správou, anebo je politickým náměstkem, myslím, že je pod státní správou že tady čtu nesmysly, tak tentokrát když to řekne, tak v tom případě by to byl nesmysl z vašeho úřadu. To znamená, že tady autoři díla tvrdí, že současná Finanční správa nemá informace, nemá dostatek nástrojů k efektivnímu boji s daňovými úniky. My se na rozdíl od zpracovatelů, minimálně já se domnívám, že má dostatek nástrojů, že má dostatek možností, jak si získávat data, ale rozdíl je v tom, že buď selektivně jdete na společností, u kterých tušíte, že tam jsou daňové úniky, že tam nejste dlouho, dlouho jste tam nebyli na daňové kontrole, anebo zda si budete pohodlně sahat na data od všech průběžně, a pak kdo ví, k čemu je budete používat.

Takže tady jsem v zásadním názorovém rozporu s tím, co tvrdí zpracovatelé tohoto materiálu. Pokračuji dál. Největší nebezpečí současné nezákonné praxe zkrácení daně lze přitom spatřovat u daňových subjektů, které jsou ze své povahy nebo povahy jimi vykonávané činnosti poplatníky více druhů daní, jež za ně nejsou odváděny prostřednictvím plátce a u kterých je důvodné vyslovit předpoklad, že mohou být odváděny z většího daňového základu, než je tomu u jiných daňových subjektů. Takže tady použili zpracovatelé dokonavý vid zkrácení praxe, zkrácení daně, takže oni to zkrátí jednou a už nekrátí. Uvedený stav lze považovat za nežádoucí z důvodů na straně efektivní správy veřejných financí i z důvodů na straně soukromých fyzických a právnických osob. Opět bych poprosil o zjednání klidu...

Už budeme mít čtvrtinu za sebou. Nižší míra efektivity regulace a kontroly plnění daňových povinností se odráží ve snížení objemu prostředků tvořících příjem státního rozpočtu. Neodvedené prostředky zásadně ztěžují možnost snižovat schodek státního rozpočtu a na výdajové straně státního rozpočtu pak uskutečnění všech předpokládaných a plánovaných výdajových toků. Tady bych se trochu u toho zastavil, tady to je, to znamená, vážení podnikatelé, vážení hospodští, vážení živnostníci, řemeslníci, takže tady je to napsáno jinými slovy.

Jsem rád, že si ho nepletu.

Pokračuji dále. Primárně jsou tak financovány neopominutelné výdaje a veřejné služby, které představují nezbytnou podmínku zajištění chodu státu. V míře, o kterou bylo zkráceno inkaso výběru daně, však dochází k úniku prostředků, které není možno využít pro podporu některých dalších veřejných služeb a ve prospěch jiných veřejně prospěšných investic.